Návrh novely potom přináší legislativní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele energie a reaguje na nekalé praktiky v této oblasti.

Novela potom upravuje přestupky včetně příslušných sankcí, kterých se dopustí buď fyzická, či právnická osoba v případě poskytování této zprostředkovatelské činnosti v energetice, pokud nebude mít platné oprávnění.

Spotřebitel bude mít možnost v případě uzavření smlouvy takzvaným distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, což byl velmi častý problém, bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy, a to ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny, případně plynu. Stejné právo bude mít spotřebitel i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele, přičemž spotřebitel bude mít rovněž snazší možnost ukončit smlouvu na dobu určitou, u které bylo jinak sjednáno automatické prodloužení závazku.

A konečně novela upravuje časové omezení komplikovaných plných mocí, které se fatálním způsobem zneužívaly.

Nově jsou plné moci časově limitovány, a to a to je důležité sdělit na maximálně šest měsíců od jejich udělení.

Návrh prošel meziresortem a vláda návrh zákona projednala a schválila v březnu 2020.

Proto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto zákona jak na dnešním jednání, tak i v rámci následujícího legislativního procesu ve výborech této Sněmovny. Děkuji.

Dovolím si citovat dopis, který mi přišel, opravdu existuje, psaný ještě na psacím stroji, což je dneska rarita, a krásně zapadá myslím si, že to nahrazuje možná hodinovou debatu o tomto tématu.